Pan zpravodaj tady hovořil o jednotné evidenci.

Otázka pěti let. Ta slouží například právě pro prodlužování zbrojních průkazů.

Obce a jejich náklady pro paní kolegyni. Počítáme s tím, že obce pouze do tohoto registru budou zapisovat, to znamená, nebudou tam vznikat žádné obrovské náklady.

Právnických osob se to netýká z důvodu, že právnické osoby přestupky nepáchají, tudíž by neměly být nebo nemohou být evidovány. To, o čem mluvil pan poslanec Benda prostřednictvím paní předsedající, už v minulosti vláda i Legislativní rada vlády odmítla de facto kriminalizaci těchto přestupků a jejich překlápění do trestných činů takto automaticky.

Chytit a pustit neznamená spáchat přestupek, ale chytit a ponechat je přestupkem. Co se týká vypuštění orgánu Finanční správy, což je jeden z návrhů ústavněprávního výboru, to jsem tady okomentoval. A v té třetí věci, tedy k rozdílnému názoru mezi Ministerstvem vnitra a ústavněprávním výborem, je právě ta debata o změně § 72 zákon o přestupcích, kde jsem říkal, že účastníkem řízení o přestupku je poškozený, a pokud je rozhodováno o jeho nároku na náhradu škody, který v řízení uplatnil. To jsou tři rozdílné názory mezi ústavněprávním výborem a Ministerstvem vnitra, které tady zastupuji. Děkuji za pozornost i za debatu. Hezké dobré odpoledne. Děkuji panu ministrovi za jeho poznámku. Děkuji za slovo. Já si dovolím na začátku poděkovat panu ministrovi za to, že akceptoval většinu připomínek, které už zazněly na jednání výboru. Myslím si, že bude čas, abychom si i na základě dnešní debaty ještě v rámci garančního výboru, budemeli tedy určeni garančním výborem, řekli, jaká stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům nakonec budou, a myslím si, že o řadě z nich ještě můžeme debatovat. Patří k nim určitě možnost finančních a celních orgánů nahlížet do registru, protože jedna věc je obecná možnost, kterou dáme tímto zákonem, a druhá je, že chceme vědět, a to bylo to, čeho jsme se nedopátrali, když jsme se dotazovali předkladatelů na jednání výboru, kde konkrétně, v jakých případech, a myslím, že to si ještě můžeme ujasnit a na základě toho určitě Sněmovna rozhodne. Chtěl bych říct, že rozhodně platí, že ten zákon má smysl. Já osobně jsem také stoupencem toho, abychom přijali tvrdší verzi zákona, abychom v této souvislosti jasně řekli, že opakovaný přestupek v některých případech může být trestným činem jednoduše proto, že ti, kteří odmítají platit pokuty anebo páchají přestupky s tím, že vědí, že stejně na nich si stát nic nevymůže, žádný vyšší trest nepocítí.

Podle mého názoru by nejsprávnějším řešením bylo, abychom v některých případech v budoucnu umožnili rozšíření tohoto registru, resp. opakování přestupků, jako možnost posouzení v případě trestných činů, kde by hrozilo domácí vězení. Není možné teď připravit pozměňovací návrh, nemohlo ani tu verzi předložit Ministerstvo vnitra, protože neexistuje na Ministerstvu spravedlnosti elektronický monitorovací systém, který by umožnil to, aby v té chvíli všichni přestupci dodržovali podmínky domácího vězení. Ta je za hranicí svých možností. V zásadě soudci sami neukládají tresty domácího vězení právě proto, že systém není elektronický, protože může být děravý. Já jsem přesvědčen, že jediným řešením je zřízení elektronického systému a po roce, dvou, třech fungování registru přestupků si můžeme říct, ve kterých případech by bylo vhodné, aby přestupky byly při jejich opakování, a jakém opakování, v jaké době, trestným činem a zda by v takovém případě mohl hrozit trest domácího vězení. Myslím si, že pro některé výtržníky, kteří opakovaně narušují noční klid ostatních, kteří se chtějí před svým pracovním dnem vyspat, anebo pro ty, kteří nedodržují základy slušného chování a opakovaně páchají přestupky proti občanskému soužití, by to určitě byl tvrdší trest než pokuta, kterou stejně nezaplatí. Takže v tomto smyslu jsem také přesvědčen, že ten návrh by měl být daleko tvrdší, ale rozumím tomu, proč to vnitro nepředložilo. Pokud nebude připraveno Ministerstvo spravedlnosti, tak by takový návrh v zásadě nemohl být funkční. A teď k druhému důvodu, proč registr je potřeba, a k tomu bych zmínil zákon o zbraních a střelivu. Padlo to tady několikrát. V tuto chvíli platí, že když chce někdo získat zbrojní průkaz, musí být bezúhonný, to znamená, nesmí spáchat žádný trestný čin, a v tomto případě máme rejstřík trestů, nemáme rejstřík přestupků, resp. registr přestupků, který by prokazoval, jaké přestupky byly spáchány. A samozřejmě pokud se daná osoba pohybuje po větším území, páchá přestupky v jiných obcích, tak dnes v zásadě nebylo technicky možné a vždy zjistitelné, že splnila, resp. nesplnila podmínky pro získání průkazu, případně by měla o průkaz přijít. Takže nově registr bude právě tyto zbývající přestupky, které ještě nejsou evidovány v jiných registrech, evidovat, typicky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku a další, a ve chvíli, kdy dva přestupky budou během té doby spáchány, automaticky bude mít policie informaci o tom, že má zahájit řízení o odebrání zbrojního průkazu. Já jsem přesvědčen, že systém, který nám zákon dává, je dostatečný, ale bohužel ne úplně funkční a registr jej zfunkční. Myslím si, že to jsou v zásadě podstatné věci, které tady všichni kolegové už zmínili. U nemajetkové újmy asi rozumíme všichni tomu, že to přinese další byrokratickou zátěž. Je ale otázkou, a to byla debata, která proběhla na výboru, zda má být účastníkem ten, kterému v uvozovkách bylo jen něco ukradeno, ale nemá být účastníkem ten, který byl poškozen na zdraví, jestli tady není určitý nepoměr a jestli by oba dva neměli být účastníkem řízení. Ale jsem přesvědčen, že ten zákon má smysl, a nedomnívám se, že by vrácení, resp. opakování druhého čtení a projednávání ve výborech něco v této věci dokázalo přinést nového, a jsem pro to, abychom se vypořádali hlasováním ve třetím čtení s tím návrhem a s těmi, které budou dnes podány. Děkuji panu poslanci Tejcovi. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Ondráček, po něm pan poslanec Vondráček.